Pěkné odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.

Nacházíme se ve druhém čtení. Prosím pana zpravodaje, případně pana ministra životního prostředí, jeli přítomen, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kučerovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem již přečetl v rozpravě obecné.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.